Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A teď dovolte k vlastnímu návrhu usnesení. Nevím, jestli máte před sebou ten text, ale pokusím se krátce modifikovat návrh usnesení: Za prvé. Důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím včetně popírání holocaustu jinými slovy vypuštění jakož i Státu Izrael. Za druhé. Odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu.

A šestka v tom textu, tak jak je, je dle mého názoru přijatelná. Zpravodaj si jistě poznamenal, abychom byli schopni hlasovat o protinávrhu.

Takže prosím, řiďte tuto sněmovnu náležitě. Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Janulíka. Mě se to, co tady zaznělo, dotklo. Já jsem ve skupině přátel Izraele.

To si chodím nakupovat za své vlastní prostředky. A žádám pana poslance Janulíka, aby se nám omluvil.

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jenom bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího navrhoval, abychom o jednotlivých bodech usnesení hlasovali jednotlivě. Ano, to je navrženo a pan navrhovatel to akceptoval, takže předpokládám, že tento proces nikdo nenaruší. Jsme v podrobné rozpravě.

Děkuji, pane předsedající.

A já si proto myslím, že otázka antisemitismu v Evropě je záležitostí evropskomuslimskou, a to nějak postrádám právě v návrhu usnesení.

A sněmovnu žádám o klid. Než se to uklidní, abyste byl dobře slyšet, pane místopředsedo, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny.

Ještě chviličku, než bude klid.

Děkuji.

Není tomu tak. Ale prosím o návrh na usnesení a způsob hlasování, protože ty jednotlivé věci jsou buď změnou původního usnesení, nebo doplněním, a rád bych tedy vyjasnil proceduru.

A pokud nikdo nevznese námitku proti postupu předsedajícího, tak jako předsedající navrhuji, aby návrh na usnesení specifikoval navrhovatel místo zpravodaje, protože jeho poznámky jsou jak ze zahraničního výboru, tak z této části schůze, ve které projednáváme napodruhé tento bod.